Jestli je toto mimořádná, hrozba mimořádné škody nebo není, to já už nechám na posouzení právníků. A vzhledem k tomu, že se jedná o základ toho, abychom mohli stropovat, protože k tomu je vlastně celý ten návrh zákona určen, a proto také vzniklo to nařízení Radě Evropské unie, tak prostě potřebujeme to mít do 1. 12. vlastně schváleno a v platnosti. Ještě pan poslanec Vondráček.

Druhá otázka je, jak dlouho jste tohle věděli, jestli je to skutečně tak překvapivé a neočekávané? A co by se tedy stalo, když to tedy vyčíslíme, když byste postupovali tak, jak se postupovat má?

Přesto nám to umožněno nebylo.

Takže já to jenom připomínám z tohoto důvodu, abyste si uvědomil, že skutečně by tyhlety věci měly být odůvodnitelné. Co se tedy stane? Teď nám to pan ministr aspoň zkusil vysvětlit, kdyby se to nestihlo do 1. 12. To mělo být ve zprávě k zákonu.

My jsme se v maximální, v maximální krátké době snažili novelizovat energetický zákon tak, aby jednak respektoval nařízení Rady a jednak abychom dopracovali ty věci já se k tomu dostanu ve své úvodní řeči o kterých nařízeních Rady nemluví. Ale jedna věc je jasná. Podle evropského nařízení musíme aplikovat odvody od výrobců, a pokud nebudeme schopni ty odvody aplikovat již v prosinci, přijde stát odhadem přibližně o 7 miliard korun za každý měsíc. Možná pro vás 7 miliard korun za každý měsíc není hodně peněz, ale pro nás, pro vládní koalici, je to velmi významná částka.

Tohle chcete?

Vždyť vy si děláte, co chcete. A máme ještě 29. a 30. máme schůzi v listopadu, tak by se to do prosince po zkrácení lhůt chtělo by se to mohlo stihnout, mohly by zasedat i výbory.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, malinko bych poprosil, abychom zklidnili emoce.

To samé se týká této legislativní nouze. Já myslím, že důvody věcné vám skutečně vysvětluje pan ministr.

Prostě přestanou vyrábět, protože to pro ně nebude rentabilní. A k panu poslanci Vondráčkovi.

Vzpomenete si na to, na toto, a jak jsem tady proti tomu protestoval? Já si myslím, že tentokrát jsme skutečně v situaci, kdy potřebujeme i pod tlakem toho, že Evropa konala pozdě, to já souhlasím, ale jestli máme od 6. října do 1. prosince něco zavést, tak to skutečně musíme dělat v zrychleném řízení. Ten tisk tady byl týden, byl tady týden, abyste si ho mohli prostudovat, řádně prošel výborem. Nebylo to za 24 hodin.

Tak se omlouvám, paní... tak ruší. Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jsem si tu práci dala, vytáhla jsem si tu nádhernou vypořádací tabulku a byla jsem v šoku z toho, jak se vypořádává.

Stejným postupem se postupuje teď tady.